Jako učitel praktik nechci příliš zdržovat, ale byla bych velice ráda, aby bylo rozlišováno to, jak kdo se v rámci profese učitele, aby byla možnost rozlišovat v rámci této profese, jak náročné jsou přípravy jednotlivých učitelů.

Děkuji vám. Děkuji. Připraví se paní poslankyně Kovářová, ale mezi tím nás seznámí pan předseda volební komise s výsledky tak, jak bylo dopředu ohlášeno. Ale teď má slovo pan poslanec Baxa. Vážený pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, speciálně vážený pane ministře kultury, přihlašuji se tímto ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. A za druhé k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 104. A nyní bych oba návrhy rád okomentoval. Pozměňovací návrh, který je v systému zanesen pod číslem 103, směřuje ke schválení převodu 140 mil. korun do rozpočtové kapitoly číslo 334 Ministerstvo kultury České republiky, a to do výdajového bloku Kulturní služby, podpora živého umění s cílem navýšit alokace finančních prostředků na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. I státní kulturní politika na léta 2015 až 2020 předpokládá kooperativní a víceleté financování kultury na úrovni obce kraje stát. Vážným problémem při financování zejména regionálních divadel a symfonických orchestrů je ale skutečnost, že se výše zmiňované opatření nenaplňuje. Což jistě vědí zejména kolegové, kteří působí v samosprávách.

Chci v tento okamžik zdůraznit, že navýšení platů zaměstnanců těchto kulturních institucí je v každém případě pozitivní.

Dámy a pánové, já jsem si vědom toho, že tento program není primárně určen pro obce a kraje.

A nyní pozměňovací návrh, který je v systému zanesen pod číslem 104.

Kraje a obce, jak celá řada z vás jistě dobře ví, často trápí nedostatečnost kulturní infrastruktury, nejsou však často schopny ufinancovat či prosadit její obnovu z vlastních zdrojů. Nicméně v tomto programu však jsou jen minimální finanční prostředky.

Ve všech těchto případech to jsou projekty, které jsou v poměrně pokročilém stupni přípravy.

Ale také o to, že nejen tyto tři zmiňované instituce, ale bezpochyby i další, svým významem jednoznačně přesahují místa, kde se nacházejí, nebo kraje, ve kterých jsou.

Doufám, že i tento návrh, který je uveden pod číslem 104, nalezne vaši podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní, jak bylo ohlášeno, tak vystoupí pan předseda volební komise Martin Kolovratník a seznámí nás s výsledky dnešních voleb.